Zatím jsou to jenom ty důchody, které leží u Ústavního soudu, a samozřejmě další debata probíhá teď v rámci teď bude druhé čtení, kde v tom pokračujete, takže to jsou zatím jediné úspory. Všechny ostatní jsou fiktivní. Uvidíme, jak se to projeví v rozpočtu.

Evidentně ne.

Děkuju.

Děkuji.

Podle § 67 může ten, kdo má přednostní právo, vystoupit kdykoliv, a to i během hlasování, tak jenom abychom si ujasnili to, co tady předtím nastalo.

Děkuji za pochopení. Mám zde ještě sdělení.

Předávám řízení schůze. Vy máte faktickou?

Děkuji vám. Ano, já si myslím, že toto nemusíme řešit zde, jenom jsem na to chtěla upozornit.

Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, já jsem se chtěl omluvit paní poslankyni Schillerové.

Ano, děkuji. Děkuji, paní předsedající, za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové, já bych chtěl zareagovat na paní předsedkyni Schillerovou, vaším prostřednictvím. Ona to vlastně odhadla dobře, k čemu se hlásím.